Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Černoch. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Hájkovi. Tam už to opravdu zavání za hranu zákona. Já vám děkuji, pane poslanče.

Můžete nesouhlasit s některými jeho názory, můžete se s ním přít, ale žádný exponent to není. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Poslanec nesmí vystupovat v reklamě. Toto nebylo vystoupení v reklamě.

A pak tady máme samozřejmě právo poslance říct cokoliv v této místnosti a je kryt indemnitou a imunitou. Takže tímto způsobem nelze omezovat poslance a žádný zákon ho neomezuje. Nemyslím si, že to vystoupení bylo vhodné, šlo to říct jinak, já s tím souhlasím. Děkuji za tu připomínku. Doufám, že potom oceníte, když budu iniciovat, abychom hovořili o tom, že tato Sněmovna dodneška nemá žádný etický kodex jednání. V žádném případě nedošlo k porušení zákona.

Děkuji za slovo.

Možná už i ví, a tak jsem se ho chtěl zeptat prostřednictvím předsedajícího, které firmy budou dodávat elektronické pokladny, protože všichni víme, že na to nebude vypisováno výběrové řízení, protože přeci jsme pod časovým tlakem, a tak by nám už rovnou mohl říct, kdo bude dodavatelem elektronických pokladen, kdo bude dodávat software, když už ví, jaké spojení a jakého telefonního operátora doporučuje jednotlivým podnikatelským subjektům. Prosím, zdali by nám to neřekl on nebo pan ministr. A nyní tedy pan předseda Stanjura a připraví se pan předseda Fiala. Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení předřečníka. Chtěl bych mluvit s panem poslancem Vondráčkem vaším prostřednictvím.

Pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek. Jednak jsem rád, že moje vystoupení vyvolalo takovou pozornost. Nejsem si úplně jist, jestli jste přesně poslouchali mé argumenty. Nicméně pokud jde o tu minulost. Mě skoro dojímá, kolik poslanců se tady stará o to, jaká procenta má nebo bude mít Občanská demokratická strana. Všechny mohu ujistit, že se budete divit, jak budeme silní po příštích volbách. Ale to sem nepatří.

Ale tady šlo přece o něco jiného.

To je téma dnešní debaty a tuto debatu držme! A samozřejmě nemohu se nezmínit o tom, co tady předvedl pan kolega Zlatuška. Nicméně já také jeho vystoupení nepokládám za etické. On dělal tomu operátorovi, u kterého jsem já, a já jsem byl předmětem té reklamy: Podívejte se, pan předseda Fiala používá tohoto operátora. No to je přece reklama úžasná!

Děkuji vám. Nyní pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Volný. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající.

Když to byl tak strašlivý exponent, proč jste ho všichni volili jako jeden muž? Ale vy jste mu svěřili svoji důvěru! Děkuji. Nyní pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Zlatuška. Děkuji, pane předsedající. Já se nemůžu neubránit reagovat na pana kolegu Bendla. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, mu chci popřát dobré ráno, protože byl tady dotaz na registrační pokladny, kdo bude dodavatel. On si asi nevšiml, že se nejedná o registrační pokladny, ale o elektronickou evidenci tržeb, tudíž žádný dodavatel žádných elektronických pokladen nebude a bude se to provádět na zařízení z velké většiny, kterou už podnikatelé mají. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Foldyna.